Nyní tedy budeme hlasovat tak, že...

To je můj postup, který navrhuji.

Já sice respektuji, že Sněmovna může rozhodnout cokoliv. Schůze je přerušena.

To není zmařeno. To znamená, nemůžeme hlasovat o něčem, co se nestalo, a konstatovat jako fakt. Ta schůze je prostě přerušena podle oficiálních stránek Poslanecké sněmovny. Ale ta schůze je prostě přerušená.